sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 45 narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje. Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 86 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Ljiljana Malušić, prof. dr Žarko Obradović, Stefana Miladinović, Snežana Paunović. Nastavljamo rad i prelazimo na jedinstveni pretres o 7. tački dnevnog reda – Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za PIO za 2019. godinu. Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Siniša Mali, ministar finansija, Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Jelena Tanasković, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Darko Komnenić, v.d. pomoćnika ministra finansija, prof. dr Saša Trandafilović i Zoran Milošević, v.d. pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Dragana Kalinović, direktor Republičkog fonda za PIO, Milesa Marjanović, načelnik odeljenja u Ministarstvu finansija, Olivera Ružić Popović, viši savetnik u Ministarstvu finansija i Luka Tomić, šef Kabinete ministra finansija. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PIO ZA 2019. GODINU. Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika. Saglasno članu 199. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za PIO za 2019. godinu, koji je podnela Vlada. Pitam da li predstavnici predlagača žele reč? (Da.) Reč ima Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, pred vama se nalazi Predlog odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za PIO za 2019. godinu. Polazeći od toga da su teške mere fiskalne konsolidacije dale pozitivne rezultate i da je postignut osnovni cilj, finansijska stabilnost javnih finansija, kao i unapređena situacija u pogledu finansiranja i isplate penzija, stvoreni su realni uslovi za dalje unapređenje položaja korisnika penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. U cilju obezbeđivanja normativnih uslova i odgovarajućeg finansijskog prostora za isplatu novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju, kao i sprovođenje Zaključka Vlade Republike Srbije, neophodno je usvojiti izmene i dopune Finansijskog plana Republičkog fonda za PIO za 2019. godinu. Ukupni prihodi i primanja Fonda, odnosno rashodi i izdaci Predlogom odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za 2019. godinu utvrđeni su u iznosu od 668,14 milijardi dinara, što je za 8,04 milijardi dinara više od iznosa predviđenog Finansijskim planom Fonda za 2019. godinu. Navedena dodatna sredstva koja se obezbeđuju odlukom, odnose se na isplatu novčane pomoći korisnicima penzija i sprovođenje Zaključka Vlade Republike Srbije. Pod jedan, isplata novčane pomoći korisnicima penzija uređena je članom 171. stav 3. i 4. Zakona o PIO, kojim je predviđeno da se sredstva Fonda mogu izuzetno koristiti za isplatu novčane pomoći korisnicima penzija kada je takva pomoć potrebna velikom broju korisnika i da se ta isplata novčane pomoći vrši u iznosi koji je utvrdila Vlada, vodeći računa o bilansnim mogućnostima Fonda. Rebalansom finansijskog plana omogućuje se da se svim korisnicima penzija, privremenih naknada invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti u skladu sa članom 223. i 225.

Rebalansom plana za isplatu novčane pomoći sa pratećim troškovima isplate obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 8,7 milijardi dinara. Sprovođenje Zaključka Vlade Republike Srbije odnosi se na zaključke kojima se, u skladu sa članom 77. Zakona o privatizaciji, konverzijom potraživanja Fonda po osnovu neplaćenih doprinosa za PIO u trajni ulog učešće u kapitalu subjekta privatizacije vrši povezivanje staža zaposlenima. Prvobitna planirana vrednost konverzije iznosi šest milijardi dinara. U periodu januar – avgust tekuće godine izvršene su konverzije u vrednosti od 2,9 milijardi dinara, a do kraja godine očekuje se realizacija zaključka ukupne vrednosti 7,06 milijardi dinara, pa se rebalansom plana vrednosti konverzije na strani prihoda i izdataka u 2019. godini povećava za 3,96 milijardi dinara na ukupno 9,96 milijardi dinara. Isplata novčane pomoći obezbeđena je u skladu sa bilansnim mogućnostima Fonda, zahvaljujući ostvarenju prihoda od doprinosa za PIO u višem iznosu od planiranih u periodu januar – avgust tekuće godine, kao i nižem izvršenju rashoda, pre svega po osnovu prinudnih naplata po sudskim sporovima. Sredstva konverzije sadržana su u istom iznosu na strani prihoda i primanja i izdatka Fonda. Naime, zbog bolje naplate doprinosa za PIO i ostalih prihoda, smanjen je iznos potrebnih dotacija iz budžeta za finansiranje rashoda. Prihodi od doprinosa za PIO planirani su u ukupnom iznosu od 475,59 milijardi dinara i viši su za 2,41%, odnosno 11,19 milijardi dinara u odnosu na prvobitno planiran iznos, u skladu sa ostvarenjem u prvih osam meseci tekuće godine.

Pored toga, ostali prihodi i primanja su u skladu sa ostvarenjem za prvih osam meseci povećani za 311,1 milion dinara. Na pozitivna kretanja ukazuju i planirani transferi iz budžeta, dotacije za nedostajuća sredstva za redovnu isplatu penzija i drugih prava iznose 173,72 milijarde dinara i smanjeni su u odnosu na prvobitno planirane za 7,42 milijarde dinara zbog boljeg ostvarivanja prihoda od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u odnosu na prvobitno planirane. Predloženim izmenama učešće transfera iz budžeta u ukupnom prihodima i primanjima smanjuje se sa 27,44% na 26% Poznato je da iz ranijih diskusija na temu nedostajućih sredstava za isplatu penzija i drugih prava, da je u određenom periodu bilo neophodno transferisati u budžetu i više od 40% sredstava za prikrivanje navedenih rashoda. Pad na 26% je značajan pomak, koji neposredno se odražava i stabilizaciju stanja u budžetu Republike Srbije. Ovakvi pozitivni rezultati su dali potreban prostor da se svim korisnicima penzija izvrši isplata novčane pomoći u iznosu od 5.000, 00 dinara. Ovo je jako značajno, jer pokazuje da sve mere koje je Vlada preduzela u borbi protiv sive ekonomije i povećanju zaposlenosti daju pozitivne rezultate. Takođe, očekuje se da će u narednom periodu još više se unaprediti funkcija kontrole i naplate doprinosa za socijalno osiguranje koje je u nadležnosti Poreske uprave, tako što će se još više stabilizovati poslovanje Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. U okviru rashoda Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje prvobitno planirani iznos za isplatu penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja smanjen je za 2,3 milijarde dinara, pre svega zbog pada broja korisnika u periodu januar-avgust tekuće godine. U okviru tih sredstava procena izvršenja rashoda za neto penzije iznosi 548,8 milijardi dinara, smanjenje od 2,1 milijarde dinara, odnosno 0,4% u odnosu na prvobitni plan, tako da nam i to daje dodatni fiskalni prostog. Kao što je navedeno u okviru ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su uvećana sredstva za isplatu pomoći svim korisnicima za ukupno 8,7 milijardi dinara. Na kraju, smanjen je i planirani iznos na ime rashoda za podršku u sprovođenju poslova iz nadležnosti fonda za 2,3 milijarde dinara, od toga najviše su smanjeni rashodi za prinudne naplate za dve milijarde dinara zbog nižeg izvršenja u prvih osam meseci. Moram da iskažem svoje zadovoljstvo što predlažem Narodnoj skupštini odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje koji će se pozitivno odraziti na unapređenje standarda naših penzionera. Posebno me raduje što je to rezultat pozitivnih kretanja u ekonomiji zemlje i ja sam siguran da će uslediti i druge mere koje će se neposredno odraziti na poboljšanje standarda penzionera i šire, celokupnog stanovništva naše zemlje.

Očekivao sam da će se drugi prijaviti, a da ja kasnije govorim, ali evo, iskoristiću priliku da kažem nekoliko reči o ovome što je ovde govoreno.

To je vrlo značajna tema jer se radi o 1,7 miliona penzionera koji žive u našoj zemlji i koji očekuju konkretne rezultate od nas narodnih poslanika. Te konkretne rezultate upravo sada dajemo i upravo u Skupštini govorimo o njima. Pre svega, kada smo govorili o rebalansu budžeta, budite uvereni da je tada SDPS jasno stavila do znanja da će podržati ove aktivnosti oko dodele pomoći penzionerima u visini od pet hiljada. Tu pomoć ne potcenjujemo. Smatramo da je vrlo značajna i da je u ovom trenutku vrlo bitna, jer je to znak da je naš PIO fond jedan stabilan fond, da penzioneri ne treba da brinu šta će biti sa penzijama. One će sigurno biti isplaćivane kao i do sada na vreme. Ono što je ovog trenutka najvažnije, to je da je Vlada juče usvojila tzv. "švajcarsku formulu" Ta formula znači jedan dugoročan projekat, znači da će penzije ići u skladu sa rastom koji se dešava u ekonomiji naše zemlje i da će penzioneri osetiti boljitak u tom rastu naše ekonomije. Da naša ekonomija raste, da imamo pozitivne efekte, posebno u prikupljanju doprinosa, poreza i stabilnosti ukupnog budžeta, to pokazuju ovi rezultati koje je izneo ministar Đorđević u svom izlaganju, govoreći kako se penzioni fond puni. Naime, ja znam vreme, a bio sam dugo u upravnom oboru penzionog fonda i znam kakve su situacije bile. Penzije su tada, dodaci za penzije su bili negde iznad 40%, 48% je davano iz budžeta, a sada smo stigli na 26% To je veliki rezultat. Zašto je veliki rezultat?

I dalje smanjivanje ispod 10% značiće da naš PIO fond ima dodatnu stabilnost, a da će se iz budžeta Republike Srbije davati manje dotacije za penzije. Sama ta činjenica da su stigli do 26% izdvajanja iz budžeta je vrlo značajna. U većini evropskih zemalja dotacije negde idu na 25% iz budžeta za penzione fondove. Da bi građani Srbije znali, mi nemamo izdvojena sredstva unapred na nekakvom fondu pa da se odjednom mogu isplatiti penzije. Građani koji rade izdvajaju svoje doprinose i na osnovu tih izdvajanja penzioneri dobijaju svoje zaslužene penzije, jer su u datom trenutku dok su bili u radnom odnosu i sami izlagali, sami davali, izdvajali sredstva za penzije koje sada treba da imaju. Ono što je veoma važno, usklađivanje penzija koje će biti sada na osnovu švajcarske formule, a ja se nadam da ćemo mi taj zakon imati već na sledećem zasedanju, značiće dugoročno da penzioneri više neće zavisti od nekakvih odluka bilo koje Vlade, već će biti jedan vrlo značajan instrument koji će omogućiti da se penzije usklađuju u skladu sa rastom naše ekonomije. Naša ekonomija raste, prema tome penzioneri će moći da budu u situaciji da zaista budu sigurni za svoja primanja, a znate, iako će neko reći to da pet hiljada nije neka velika suma, ipak izdvajamo devet milijardi dinara iz sredstava koje smo zaradili. Dakle, ne zadužujemo se, ne dižemo kredite, izdvajamo devet milijardi sredstava koje je naša privreda zaradila u ovom periodu u 2019. godini To je bila i osnova naše finansijske konsolidacije, jer smo upravo rekli da ćemo učiniti sve da imamo stabilne državne finansije, a ovog trenutka ih imamo. Zašto? Često se smatra da je to samo administracija, čiji je osnovni zadatak da deli rešenja i da raspoređuje sredstva. Penzijsko i invalidsko osiguranje je vrlo značajano, fond koji postoji veoma dobro radi i to je ono što treba naglasiti. Dobro radi, dobro upravlja sa sredstvima i mislimo da se tu mogu učiniti dalji koraci što se tiče Zakona o PIO. Naime, iz tog fonda se isplaćuju i doprinosi za zdravstvo i za zdravstveno osiguranje penzionera. Tu negde ide oko osam milijardi. Znate, kada bi smo to isključili, kada bi to država davala Fondu za zdravstveno osiguranje direktno iz budžeta, tada ovih 26% dotacija bi bilo smanjeno na negde iza 20% To je vrlo značajna stvar. Ona se često zapostavlja, često se o njoj govori u vrlo negativnim kontekstima. Treba da vidimo šta su penzioneri, i kada su fondovi bili puni, kada su se sredstva izdvajala za određenu imovinu, pre svega, tu mislim na banje, da vidimo kako se to može valorizovati i naravno, nakon privatizacije banja, stavljanja u punu funkciju, ta sredstva vratiti penzijsko-invalidskom fondu. To omogućiti da penzije i dalje idu gore, odnosno da se daje manje dotacija iz budžeta Republike Srbije. Očekujem da u budžetu za 2020. godinu, čiju raspravu očekujemo vrlo brzo, da ćemo imati vrlo jasne i precizne podatke o sredstvima izdvojenim za penzije i mogućnosti da li je moguće da se i u narednom periodu vide nekakve dotacije penzionerima, jer što pre na bolje ide, što se više zarađuje, zaposleni to moraju osetiti, ali i penzioneri, naravno, u skladu sa onim proporcijama koje smo postigli, a to je da izdvajanja iz BDP-a za penzije ne mogu preći 11%, jer to znači dalje poremećenje odnosa. Naglašavam da će SDPS u danu za glasanje sa zadovoljstvom glasati za ove izmene i dopune Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. hvala. Zahvaljujem, kolega Mijatoviću.

Izvolite, kolega Kovačeviću. Dame i gospodo, kada Skupština Srbije donosi finansijske odluke, u principu, ona donosi odluke koje se tiču budžeta Republike Srbije. Ključni mehanizam za funkcionisanje budžeta i fiskalne politike u državi Srbiji, kao i u svakoj državi, je budžet, jer budžet služi da se reše finansijski problemi. Ali, Skupština Srbije donosi odluke koje se tiču ne samo budžeta, već koje se tiču budžeta opšte države. Skupština Srbije je tu da donese odluke koje se tiču i funkcionisanja opšte države, ali istovremeno, da donese odluke koje se tiču svih javnih rashoda i prihoda, odnosno svih javnih izdavanja i davanja na nivou države Srbije. Kada danas raspravljamo o zakonu koji se tiče Republičkog fonda za penzijsko osiguranje, onda mi u stvari radimo jednu stvar. Ovaj zakon je strašno povezan sa finansijskom politikom, sa fiskalnom politikom i Republički fond za osiguranje svakako jeste deo tog proces. On je u korelaciji i sa budžetom Republike i sa javnim rashodima i ne može se zamisliti nikakvo funkcionisanje republičkog penzionog sistema, a da ne postoji korelacija sa finansijskom politikom. Bez fiskalne stabilnosti nema ni stabilnosti penzijskog sistema. Tako je to zamišljeno u našoj praksi. Prosto, mi imamo penzioni sistem koji se bazira na Bizmarkovom modelu, koji podrazumeva da se penzije ne isplaćuju iz penzionih fondova, već ih tekućih prihoda. Praktično, imamo tekuće prihode koji su osnovni izvor penzija u Srbiji. Ako nemate finansijsku i makroekonomsku stabilnost, onda imate problem sa stabilnošću penzija. Dva ključna izvora sredstava u državi Srbiji za penzije su svakako – penzioni fond i budžet Republike Srbije. Dakle, mi kao država Srbija, zbog nedostatka finansijskih sredstava, nismo u situaciji da možemo da trpimo da u situaciji u prošlosti isplaćujemo regularne penzije. Znači, fiskalna politika je podrazumevala da promene koje su se dešavale jesu ostvarene u značajnom segmentu i taj napredak je svakako vidljiv. Penzioni fondovi u državi Srbiji ne postoje i oni nisu postojali ni sedamdesetih, ni osamdesetih, ni devedesetih. Tamo negde su potrošene. To nije slučaj sa svim zemljama u svetu. Praktično, u svim razvijenim i visoko razvijenim zemljama imate penzione fondove. Ti penzioni fondovi služe da se iz penzionih fondova, pre svega, investira u različite oblike finansiranja, a istovremeno su osnovni izvor prihoda koji se ostvaruje i odakle se isplaćuju penzije. Pored uplata za penzije, prihodi koji se ostvaruju na primarnom, odnosno sekundarnom finansijskom tržištu, su osnovni izvor za isplatu penzija. Tako nije u državi Srbiji. Javni prihodi, u stvari, su generacijski dogovor, generacijski dogovor između različitih generacija u jednoj državi. Budžet Republike Srbije, a i svi budžeti, u stvari, sastoje se iz tri dela – iz dela koji se tiče, pre svega, nasleđenih finansijskih sredstava koji potiču iz starijih i ranijih generacija, od onoga što država Srbija stvori u jednom vremenskom periodu i onoga što ćemo pozajmiti i što pozajmimo od budućih generacija. Penzijski sistem generalno služi da se obezbedi siguran izvor finansijskih sredstava za starije generacije, po Bizmarkovom modelu i po modelu Beveridževom, da se obezbedi sigurna starost, odnosno da se smanji nivo siromaštva za stariju populaciju. Ali, Srbija, odnosno penzioneri u Srbiji nisu imali tu sreću i nisu delili takve privilegije kakve imaju penzione populacije u drugim zemljama. Praktično, njihova sudbina i isplata penzija bila je vezana za funkcionisanje države Srbije. U devedesetim godinama praktično teško je govoriti o penzionom sistemu kada su delovi Srbije, odnosno cela Srbija u pojedinim trenucima bili u ratu. Kada nemate nikakve uslove da vodite ekonomsku politiku, makroekonomsku politiku i finansijsku politiku, onda je teško govoriti o sistemu penzija devedesetih godina. Od 5. oktobra do 2008. godine praktično imate jedno potpuno nerazumevanje penzionog sistema i penzionog problema. Imate niz procesa koji su ekonomski unazadili Srbiju. Imate proces privatizacije, imate proces koji je podrazumevao ostanak stotina hiljada ljudi bez radnog mesta. Praktično se nije stizalo da se zatvore sve ključne ekonomske teme, a samim tim, i penzije i penzioneri su bili ugroženi. Godine 2003. pokušalo se sa švajcarskim modelom, ali se već 2006. godine odustalo, ne zato što Srbija nije bila sposobna da finansira svoje penzije, već zato što ste imali pogrešnu i lošu ekonomsku politiku. Godine 2008. doneti su zakoni i promene koji su možda omogućili pojedinim penzionerima da se osećaju bolje, ali te odluke su bile potpuno u suprotnosti sa penzionim sistemom i sa fiskalnim sposobnostima države Srbije. Praktično, država Srbija, njen fiskalni sistem, njena ekonomija, nisu mogli da izdrže taj pritisak. Od 2008. do 2012. stotine hiljada radnih mesta je ugašeno. Izgubljeno je stotine primanja, izgubljeno je stotine poreza, stotine hiljada osnovnih izvora za isplatu penzije. Zato taj sistem nije bio moguć i nije bio održiv. Krajem 2012. godine država Srbija se našla u opštem problemu nelikvidnosti. Praktično, došli smo u situaciju ne da vodimo reformu i odlučujemo o penzionim promenama, već nismo bili u situaciji na osnovu finansijskih sredstava ni te penzije da isplaćujemo. Promenama koje su usledile 2014. godine, pre svega, učinjeni su ključni pomaci. Aleksandar Vući, Vlada Republike Srbije, Skupština Srbije, praktično promenila je ekonomsku politiku i doprinela funkcionisanju države Srbije. Nije sporno da su svi građani Srbije podneli teret pogrešne ekonomske politike i pogrešnih odluka u prethodnom vremenskom periodu. Ali, 60% penzionera nije imalo nikakve posledice u vezi smanjenja penzija. Veliki broj, gotovo 80% je imao relativno malo smanjenje, od 60 do 80, 20%, ali su penzioneri bili prva populacija koji su praktično osetili koristi i ključne benefite od fiskalne reforme i fiskalnih promena 2014. godine. Već 2015. godine povećali smo penzije za 1,25%

Vlada Republike Srbije je 2017, 2018. i 2019. godine izdvajala posebna finansijska sredstva koja su predstavljala jednokratnu pomoć penzionerima. Odluka o kojoj danas glasamo i o kojoj danas raspravljamo na tragu je tog procesa. Kada govorimo o rastu penzija, u stvari, moramo da povežemo sa rastom plata, zato što su to dva procesa socijalne pravde i socijalnog funkcionisanja države Srbije. Minimalna plata u Srbiji porasla je sa 16.000 na 30.000 prethodnih godina. Prosečna plata će krajem novembra iznositi 500 evra u državi Srbiji. To je rezultat porasta plata kako u realnom sektoru, tako i kod najvećeg poslodavca države. Država Srbija, Vlada Srbije čini brojne napore da učini rast plata i socijalnu politiku što prihvatljivijom i što boljom. Kada pogledate osnovni izvor za rast plata u Srbiji, onda su to strane direktne investicije. Srbija je lider u regionu po stranim direktnim investicijama. I ove godine investicije u Srbiji će preći tri milijarde, kao i prethodnih godina. To je osnovni uzrok zašto dolazi do povećanja plata u državi Srbiji. Prosto, povećava se konkurencija na tržištu radne snage. Sa otvaranjem desetina hiljada novih radnih mesta, kako u realnom sektoru, tako i u sektoru stranih direktnih investicija, praktično raste cena radne snage, i to najbolje vidimo na pokazateljima koji se tiču, pre svega, prihoda koji se odnose na doprinose koji se izdvajaju iz penzija. Kao nikada u istoriji, država Srbija sa 71,8% podmiruje obaveze za penzije iz prihoda, koji se ostvaruju po osnovu poreza na rad. Samo 26% su donacije koje idu iz budžeta Republike Srbije, odnosno onoga što su sredstva koja uplaćujemo, a oko 71% su sredstva koja su direktna iz Fonda penzionog osiguranja. Prihodi su povećani za 2,41% ili 11 milijardi u Republičkom fondu penzionog osiguranja i to samo govori da u narednom vremenskom periodu u stvari treba da primenjujemo konzervativan metod planiranja, jer je jasno da i budžet Republike Srbije i penzioni prihodi, kao i drugi porezi rastu zahvaljujući činjenici da nam raste ekonomija. To je novi rast za najstariju populaciju stanovništva u Srbiji. Prosečna stopa kojom će porasti najveći broj penzija jeste 7%

Od 1. januara 2020. godine, kao što su moje kolege rekle, ulazimo u švajcarski model povećanja penzija. Ono što smo počeli negde 2003. godine, a napustili zbog pogrešne ekonomske politike 2006. godine. Penzije će se uvećavati 50%, na osnovu porasta stope inflacije. Drugih 50% uvećavaće se po osnovu povećanja rasta nominalnih plata. Moram da razočaram penzionere. Zahvaljujući monetarnoj i stabilnoj fiskalnoj politici, inflacija u Srbiji danas je na nivou EU i kreće se oko 2% Znači, oni u 2020. godini mogu da očekuju rast penzija od 1% po osnovu 50% rasta inflacije, ali svakako država Srbija uvećava plate i rast plata je značajan, pa će povećanje i 2020, 2021, kao i 2022. godine biti veliko. Naravno da Vlada Republike Srbije, Skupština Srbije utiče i donosi odluke koje pomažu za funkcionisanje celog ekonomskog sistema, pa samim tim i sistema penzija. Kada država Srbija, kada jedna populacija i kada Skupština izdvaja finansijska sredstva, ma koliko izdvajala finansijskih sredstava za najstarije i najmlađe nikada se ne izdvaja dovoljno, ni u Švajcarskoj, ni u Norveškoj koji izdvajaju mnogo više. Nije dovoljno, zato što je ekonomska prošlost suština ekonomije, zato što je budućnost, takođe, suština ekonomije. Koliko god da izdvajamo za osnovne potrebe, za plate i penzije, za Srbiju, u stvari izdvajamo za njen ekonomski rast i razvoj. Kada Skupština Srbije, kada narodni poslanici, kada moja generacija u Skupštini Srbije glasa da donosimo, nekada nam kažu, teške odluke, nekada nam kažu i lake odluke koje doprinose povećanju lične potrošnje, mi u stvari glasamo da Srbija izgleda drugačije. Zato, dame i gospodo, velika je čast i veliko je zadovoljstvo kada u poslednjih mesec dana prisustvujete i glasate za odluke koje doprinose povećanju životnog standarda građana Srbije. Ja vam se zahvaljujem.

Izvolite, kolega Komlenski. Zahvaljujem, predsedavajući, drugarice i drugovi, dame i gospodo, poslanička grupa PS, NSS, USS će sa zadovoljstvom podržati i glasati za ovaj predlog odluke. Naime, moje uvažene kolege, koje su govorile pre mene, a i gospodin ministar Đorđević, su na jedan vrlo precizan način i stručan objasnili i osnov i razloge i iz kojih prostora su obezbeđena ova sredstva koja će biti iskorišćena za jednokratnu pomoć, za od prilike milion i 700 hiljada penzionera. Ja ću o ovome govoriti iz jednog drugog, meni mnogo bližeg, a i lakšeg ugla za diskusiju, a to je stav PS da ova država zaista mora da vodi računa, prvenstveno, o najranjivijim i najugroženijim kategorijama. To se kroz politiku, od 2012. godine, u kojoj mi onoliko, koliko god možemo doprinosimo, da bude još kvalitetnije i bolja, jasno pokazuje i jasno iskazuje. Devet milijardi dinara, odnosno više od devet milijardi dinara, uopšte nisu mala sredstva. Kada shvatimo da to nisu sredstva koja su pozajmljena, da to nisu sredstva koja dolaze iz nekog kredita, da to nisu izmišljena sredstva, već su sredstva koja su se pojavila kao višak u odnosu na projektovane prihode, upravo angažovanjem, kako Ministarstva finansija, tako i svih onih stručnih službi republičkih organa i uprave, koji radi na pribiranju sredstava, ali oni su mogli da budu efikasni i dobri i da obezbede ova sredstva samo pod uslovom koji je ispunila Vlada Republike Srbije, a to je da se podigne na nivo finansijske stabilnosti, da se podigne privredni rast i da se podigne obim proizvodnje. Bilo bi demagoški reći da penzije treba podizati mnogo brže i mnogo više. Naravno da je to tačno i naravno da to treba, ali mislim da je potpuno jasno i penzionerima i svim građanima Republike Srbije da ovaj saziv parlamenta, srećom, nije u poziciji da donosi zakone koje bi predlagala Vlada, a koji bi ugrozili finansijsku stabilnost Republike Srbije. Dovoljno smo se ovih sedam godina odricali koje čega da bi se dostigla jedna ozbiljna stabilnost, jedan ozbiljan način finansiranja budžeta, da bismo dopustili da se tek tako populistički popusti, upropasti ono sve što je urađeno. Znate, 2012. godine to je ličilo na nemoguću misiju, a bojim se, kada bi se tako nešto ponovilo i kada bi se delila nekakva sredstva koja nisu zarađena i koja nisu realna, onda povratka Srbiji, kada je u pitanju ekonomija, privreda, razvoj, a samim tim jedan normalan život ovoj Republici ne bi bio moguć. Ja to tako ne mogu da posmatram. Ako neko prima penziju od 24, 25 hiljada dinara, onda pet hiljada dinara najbolje on zna koliko će mu značiti, a ne samo što će znati koliko mu to znači, što mu to pomaže, već jednostavno to je kategorija stanovništva koja apsolutno razume potrebu za racionalnošću, za jednim ozbiljnim pristupom, za jednim stabilnim načinom finansiranja, i to je upravo ona kategorija građana Republike Srbije koja je morala da plati ceh zajedno sa svima nama ovde, u najvećem delu, a Srbija 2012. godine ne bi bankrotirala. Najglasniji protivnici ovakve fiskalne politike, ovakvog pristupa rešavanja socijalnih problema, ovakvog načina rešavanja isplate, uredne isplate penzija i njihovog povećanja su upravo oni koji su najmanje osetili ono što su bile mere štednje i stabilizacije koje su sprovođene. Njih je potpuno bilo briga, jer su se do 2012. godine dovoljno napljačkali, završili sve što su hteli i umeli, tako da jednostavno njih mere štednje nisu ni doticale, a oni su nas upravo doveli na ivicu ambisa. Sada su najglasniji protivnici načina na koji se jednim odmerenim i stabilnim korakom poboljšava situacija u Republici Srbiji. Mi ne možemo da kažemo da je u Srbiji sad sve divno, bajno, da je ovo zemlja u kojoj je svako bez ikakvih briga, ali ono što možemo sa sigurnošću da kažemo, posle ovih sedam godina, jeste da je Srbija zasigurno zemlja u kojoj se mirnije, stabilnije, normalnije živi, zemlja koja je stala na noge, zemlja koja sigurnim korakom kreće napred. Drugarice i drugovi, dame i gospodo, napraviću sad jednu malu digresiju koja za momenat izgleda da možda i nema veze sa ovom tačkom dnevnog reda, ali vozeći kola pre neki dan kroz Beograd, na jednom semaforu koji dosta dugo traje, jedna osoba je prilazila od automobila do automobila i molila za finansijsku pomoć. Moram da kažem da sam primetio da su se jedino otvarali prozori kod onih koji su vozili „Juga“, „Zastavu“, neki stari automobil. Na besnim automobilima nisam primetio da je iko otvorio prozor, pokazao solidarnost, pokazao samilost, a verovatno za njega je to bilo daleko bez značajnije u odnosu na one koji su to činili. Ovo govorim iz jednog prostog razloga, da oni koji se džabe dernjaju, bez razloga tvrdeći da su ovo nekakve populističke mere, da penzije moraju mnogo brže da se uvećavaju i isplaćuju po ne znam kakvom modelu, moraju da razumeju da u Srbiji postoje ljudi koji znaju šta je solidarnost, koji znaju šta je stabilnost, koji su potpuno svesni da su njihove penzije jednim delom danas male zato što do 2012. godine ogroman broj firmi nije uplatio radni staž, jer su mnoge firme bez razloga završile u stečajevima, likvidacijama, pljačkaškim privatizacijama i umesto da su im radni staž i drugi osnovi uplaćeni u onoj meri u kojoj su oni to zaslužili srazmerno svojim platama, mnogi i nemaju kompletno povezan staž, a mnogima je povezivan staž na bazi minimalne zarade. Sve se to odražava na ove ljude koji su apsolutno uz ovu Vladu, znajući da štedljivost, marljivost, rad i zalaganje su jedini način da se dođe do stabilne države, do stabilnog penzionog fonda i mi ćemo nastaviti da se u nekom budućem periodu apsolutno zalažemo i podržavamo metodologiju kojom će se prvenstveno i postepeno uvećavati ove najniže penzije, da se njima obezbedi način i mogućnost da žive bolje. Ovi koji imaju velike penzije moraće da budu malo strpljivi, ako mi budemo imali uticaja na sve to, da bi svi u Srbiji jednog dana zaista mogli da živimo dobro i zadovoljno. Hvala.

I tu nema pogovora. To je jasno i to je tačno. Ali, imamo jedan drugi problem koji se proteže dosta godina unazad. Vi se sećate kada je najavljivana privatizacija, ona široka koju smo kasnije nazvali pljačkaškom, opravdano, a pljačkaškom i pre svega u odnosu na penzionere, jer je bilo mada stidljivo najavljivano, a ništa od toga nije ostvareno da bi u procesu privatizacije morali da učestvuju upravo penzioneri kao stvaraoci i graditelji tih državnih i svakih drugih dobara koja su bila predviđena i trebalo da se privatizuju. Kao što znate, ništa od toga nije bilo, niti je iko tako nešto pomenuo, ni u toku privatizacije, ni dosta godina posle nje kada se sve i svašta kritikovalo oko takve privatizacije, nikada se nisu pominjali penzioneri kao oštećeni u toj situaciji. Ovde je danas neko od kolega u diskusiji bio blizu tog pitanja i ja sam očekivao da će to načeti. Ne, nije. Šta to govori? Govori da sa, jedne strane, imamo državu koja poboljšavajući ekonomsku situaciju razmišlja i o penzionerima, nije važno kako i na koji način, da li je sasvim dobro ili može i bolje itd, i imamo mnogo ljudi, pa i ovde u Skupštini, koji ne posmatraju problem milion i 740 hiljada penzionera, što je, ako se ne varam, trećina glasačkog tela, ako ništa drugo, ne posmatraju u kompleksnom ili sveobuhvatnom smislu.

Prvo, pomenuću 2014. godinu, znate zašto, zbog smanjenja i plata i penzija. U toj akciji, u tom programu, ne govorim ništa novo, to su i sam predsednik države i predsednik Vlade 100 puta rekli javno, sasvim opravdano, hvala im na tome, u tom procesu najviše su upravo na svojim leđima izneli penzioneri.

Želim to da kažem da bih podsetio one koji o tome uopšte ne razmišljaju. Mi smo ovde svi poslanici, predstavnici određenih partija i stranaka. Nisam malo puta razmišljao i razgovarao sa svojim kolegama koliko bi skupštinskih stranaka ili partija da su bile u toj situaciji stale kao rukovodstvo partijsko i kao partija iza tako nečega ili njihovo kompletno članstvo i glasači na koje računaju, stale u tom trenutku iza tako jedne teške odluke da se penzionerima smanje penzije i to tvrdim nepravedno u komparaciji sa smanjenjem plata. Reći ću i podsetiti da su plate smanjene 10%, a više od trećine penzionera je doživelo smanjenje penzija i od 22%, pa do 25%, i vi znate da je to prošlo i da nije bilo, druge strukture bi izašle na ulicu ili ne znam šta radile. Vratili smo se i došli, hvala Bogu, dobrim planom i programom razvoja i inicijativom predsednika države, došli smo do mogućnosti da povećavamo plate i evo sada smo pred takvom jednom odlukom.

Zašto ovo govorim? Molim vas, 2005. godine, kada smo mi formirali partiju i to tvrdim, to je jedina partija koja je nastala iz puke nužde da spasava golu egzistenciju i živote ljudi, penzionera. Zašto? Jer smo 2005. godine imali situaciju da su penzije došle na 42%, prosečna penzija u odnosu na prosečnu platu i da smo imali širom Srbije sahranjivanje penzionera u najlon vrećama, jer nije bilo novca.

Ako ostvarimo povećanje ovako kako smo predvideli, mi ćemo imati spuštanje razlike između prosečne penzije i prosečne plate, verovatno do 45%, još ćemo spustiti. Približavamo se i strah me hvata od toga hoćemo li se na taj način ako tako nastavimo, približiti situaciji iz 2005. godine koju sam pomenuo, a i ako se ne približimo ako budemo na 45% od prosečne penzije. To je ključni problem. Hajde da razmotrimo šta smo to uradili u dugom procesu unapređivanja ekonomije i nastojanja da dalje to radimo. Ovde su neki pomenuli s dobrom namerom da se položaj penzionera popravi. Šta ćemo to uraditi i kakav je to odnos onda dve kategorije društva, prve kategorije u društvu i druge, građana drugog reda, odnosno penzionera, te će onaj imati prosečno više nego duplo od ovog drugorazrednog. Hajde da razmislimo oko toga i o socijalnom efektu i o pravdi u društvu i o jednakom položaju koji državu treba da pruži u svakom pogledu svim građanima svoje zemlje i o mnogim drugim stvarima. Mislim da dosta jednostrano razmatramo tu stvar, a mislim i da je zbog svega toga i mnogo drugoga, zrela situacija da sednemo na kvalifikovanom nivou i kvalifikovanom društvenom forumu da pokrenemo pitanje ukupnog i materijalno-finansijskog i sveukupnog položaja penzionera u ovom društvu i da o tome konačno kažemo kakva perspektiva i sudbina čeka one koji će za četiri, pet, deset ili petnaest godina, konačno i oni koji se zapošljavaju, koji se mogu nadati samo da je pred njima 40 godina radnog staža, pa će se valjda za 40 godina nešto promeniti. Ali ovi koji idu za nekoliko godina, teško da će moći doći u drugi položaj od onoga u kome smo mi. Postoje države u svetu, mi smo to i izučili u dobroj meri još 2010. godine, kada smo imali nameru da pokrenemo asocijaciju evropskih penzionerskih organizacija i tada smo došli do podataka da imate, da pomenem samo Austriju, ona nam je najbliža, države čije vlade pored svih drugih svojih saveta, imaju i penzionerski savet i nijedno pitanje koje se posredno ili direktno ne tiče penzionera, ne razmatra nijedna vlada bez tog saveta i pre nego što savet to uradi. Ali, ne čudim se što to kod nas nije tako, jer mi nismo država kao što imamo neke u svetu, Japan i druge, pa da poštujemo penzionera kada ode u penziju. Za nas je najveći kreativac u jednoj oblasti poznat široko celoj zemlji, danas cenjen kao takav, sutra je potpisao rešenje za penziju, od prekosutra ga niko ne zna, ne poznaje, niti postoji u društvu. Kod Japanaca, da uzmem njih za primer, čovek odlazi u penziju, dobija rešenje o penziji i dobija rešenje po kome može da nastavi rad u procentu toliko i tolikom, u odnosu na ukupni kapacitet radnika u najboljoj snazi. Dve stvari koje jedna zemlja ne bi trebala da ispusti, a oni to pametno rade. Jedna je što obezbeđujete ljudima da ne postanu ljudi drugog reda u društvu, čiju kreativnost priznajete, a druga je što oni, ako dalje nastavljaju rad sa 50% ili 30% kapaciteta, svejedno je kada uzmete ogroman broj penzionera, doprinose zdravom i kreativnom razvoju zemlje, a mi se tako olako odreknemo.

Dakle, ovim sam proširio stvar hoteći da potvrdim ono što sam predložio potrebu da se oko toga pitanja veoma važnog i veoma značajnog za društvo, ukupno sistema penzionisanja, načina itd, da se sedne i u društvu to dobro izanalizira i stvari postavimo na nove osnove. Hvala vam lepo. Imao bih još mnogo toga, ali da ne oduzimam vreme.

Izvolite, koleginice Bukvić. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicom, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, danas govorimo o Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana Republičkog fonda za PIO za 2019. godinu, koja je po hitnom postupku uvrštena u dnevni red ove sednice Narodne skupštine. Hitan postupak predložen je zbog potrebe da se obezbedi neophodni pravni okvir za finansiranje isplate prava na jednokratnu pomoć, novčanu pomoć, svim penzionerima. Naime, ovo je još jedan dokument kojim se omogućava ostvarivanje dodatnih prava naših građana, ovoga puta u pitanju su penzioneri. U ovoj 2019. godini, prema podacima do avgusta meseca, privreda Srbije je pokazala rast. Priliv stranih investicija i realizacija velikih infrastrukturnih projekata širom Srbije doneli su veći priliv sredstava u budžet Republike od planiranih. To nam je i omogućilo da se rebalansom budžeta Republike, koji smo nedavno usvojili, povećaju sredstva za dodatno finansiranje nekih sektora, kao i da se povećaju plate u javnom sektoru, posebno u oblastima koje su za razvoj društva i zdravstveni i socijalni položaj stanovništva veoma važne. Ovde mislim na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, na obrazovanje, nauku i kulturu, kao i na zaposlene u lokalnim samoupravama i državnoj upravi. Dakle, ispunjava se, i na ovaj način jedan od razvojnih ciljeva društva, a to je poboljšanje ekonomskog i socijalnog položaja stanovništva. Vlada Republike Srbije usvojila je Zaključak kojim se predlaže da se svim korisnicima penzija, korisnicima privremenih naknada, odnosno invalidima rada II i III kategorije invalidnosti, kao i invalidnoj deci, korisnicima privremene naknade kod Fonda PIO, odobri, odnosno isplati jednokratna pomoć u iznosu od 5.000 dinara. Za ovakav zaključak Vlade zakonski osnov je sadržan u Zakonu o PIO kojim je propisano da se sredstva Republičkog fonda za PIO mogu izuzetno iskoristiti i za isplatu novčane pomoći korisnicima penzija kada je takva pomoć potrebna velikom broju korisnika. Prema odredbama zakona, isplata novčane pomoći vrši se u iznosu koji utvrdi Vlada vodeći računa o bilansnim mogućnostima Republičkog fonda za PIO. U skladu sa tim izmenama i dopunama finansijskog plana Fonda PIO, za isplatu novčane pomoći sa pratećim troškovima isplate ove pomoći, obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 8,72 milijarde dinara. Isplata novčane pomoći obezbeđena je zahvaljujući ostvarivanju prihoda od doprinosa za PIO u višem iznosu od planiranih, u periodu januar-avgust 2019. godina, kao i nižem izvršenju rashoda, pre svega po osnovu prinudnih naplata po sudskim sporovima. Dakle, ovaj finansijski suficit rezultat je pozitivnog bilansa sredstava u Fondu PIO, odnosno rezultat povećane stope zaposlenosti. Da podsetimo da je u ovoj godini Srbija lider po broju direktnih stranih investicija, ali ovome je svakako doprinela i realizacija velikih infrastrukturnih projekata. Dakle, rezultat pozitivnih budžetskih kretanja, odnosno dostignute makro-ekonomske stabilnosti naše države. U tom smislu, Narodna skupština daje saglasnost na rebalans finansijskog plana Fonda PIO, koji će u narednom mesecu isplatiti našim penzionerima ovu jednokratnu pomoć. Hvala. Obzirom da više nema prijavljenih predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa, prelazimo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč u jedinstvenom pretresu o sedmoj tački dnevnog reda. Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić. Nije prisutan. Reč ima narodni poslanik Miladin Ševarlić. Izvolite, kolega Ševarliću. Gospodine ministre, hteo bih da iskoristim priliku i da vas podsetim na pokušaj, po ko zna koji put, dnevnog reda koji smo na početku ove sednice imali ponovo, od generala Delića, jer prekoputa u parku, u Pionirskom parku, već tri nedelje protestvuju borci, ratni vojni invalidi, koji su mi juče rekli da su imali priliku da razgovaraju sa vama u prostorijama u Savskoj ulici, ali da su ostali bez zadovoljavajućeg rešenja, odnosno konkretnog predloga. Bilo bi dobro, s obzirom da ovo pitanje spada u domen vašeg resora, da i zbog njih, a i zbog celokupne javnosti, kažete nešto šta borci, ratni vojni invalidi mogu da očekuju u pogledu poboljšanja njihovog položaja? Da se vratimo na temu. Penzije su umanjene za oko 800 miliona evra u ukupnom iznosu. Do sada smo imali godišnju socijalnu pomoć pored onog povećanja, o čemu je govorio prethodni govornik, u iznosima od tri do pet hiljada po sistemu potpune identičnosti. Ja sam sve te socijalne pomoći poklanjao drugima, od porodice sa 11 dece, preko humanitarnog fonda crkvene opštine u mom selu, do evo avansno za ovu uplatu pomoć samohranoj majci sa troje dece po zamolnici Udruženja Čačana, da plati električnu energiju, jer kao podstanar će biti isključena i imati problema sa stanodavcem. Pridružio bih se diskusiji prethodnog govornika i mislim da, imajući u vidu da sam jutros čuo u jutarnjem „Dnevniku“, da je Vlada juče usvojila Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o PIO, koji će u narednom periodu doći ovde na raspravu, da vas zamolim da mi kažete gde su bile javne rasprave i u kom periodu i da li imate listu reprezentativnih organizacija penzionerskih kojima ste dostavili poziv za javnu raspravu, ili su javne rasprave držane samo na Koridoru 10 Novi Sad-Beograd-Niš?

Mislim da je to urađeno protivno ustavnom načelu, da svi građani Srbije treba srazmerno svojoj ekonomskoj moći da doprinose budžetu Republike Srbije. Ne vidim razloga zašto vi kao ministar i svi drugi zaposleni u državnoj administraciji nisu izdvajali 20 ili 25%, isto kao penzioneri, za iznose plata srazmerno iznosima penzija? Po čemu su to penzioneri kažnjeni i diskriminisani? Takođe se pridružujem diskusiji prethodnika da se u kontekstu predstojećeg usvajanja ovog Predloga za izmenu i dopunu Zakona o PIO Fondu obrati pažnja, ako je penzija stečeno imovinsko pravo da li postoji mogućnost s obzirom na budžetsku stabilizaciju da se izvrši povraćaj dela penzija, barem sukcesivno? Moram da vam kažem da je po drugi put izjavljivanje da su penzioneri sahranjivani u najlon vrećama zaista po ražavajuće za državu. Ja mislim da nikada ova država nije bila, čak ni tada 2012, 2013. i 2014. godine, u situaciji da je morala da sahranjuje penzionere u plastičnim vrećama, kao što se sahranjuju umrli od zaraznih bolesti. Mislim da penzioneri nisu zarazna bolest i da nije trebalo tako da se postupa. Sledeće pitanje koje želim da nominujem za raspravu jeste minimalna penzija. Kako je moguće da se isplaćuje iznos penzije ispod minimalne penzije ako je ispunjen uslov od minimalnih 15 godina penzijskog staža za sticanje prava na penziju? Drugo pitanje, kako je moguće da su diskriminisani poljoprivredni penzioneri koji imaju za 30% manju minimalnu penziju nego što je minimalna penzija penzionisanih lica kod poslodavaca i samostalnih preduzetnika? Treće pitanje se odnosi na ono pitanje koje sam postavio prvog dana ove rasprave – na ovlašćenja direktora PIO Fonda, vi ste mi rekli da se to odnosi da te odluke donosi Upravi odbor, a ne direktor? Najzad, ja vas molim da mi objasnite kako Vlada namerava, imajući u vidu predlog koji će biti donet, skoro je razmatran, dužničko ropstvo poljoprivrednih penzionera, imali smo jedan sastanak u republičkoj Vladi… Reč ima, predstavnik predlagača, ministar Đorđević. Izvolite ministre. Gospodine Ševarliću, ja moram da reagujem pošto niz neistina i paušalnih ocena i neću dozvoliti da prvo obmanjujete javnost sa takvim informacijama. Prva stvar, pre nego što krenemo i pređemo na temu, da vam odgovorim što se tiče, iako to nije tema, vidim da ste sada pokazali veliku zabrinutost prema borcima i veteranima koji godinama do 2012. godine, su bili ne samo zaboravljeni nego i marginalizovani. Sami znate da postoji 40 zakona i podzakonskih akata koji regulišu boračka, veteranska pitanja, pitanja civilnih invalida rata. Tih 40 zakona, podzakonskih akata nismo mi doneli i vrlo je lako bilo da se njima u doba dvehiljaditih uskraćuje jedno pravo po jednu pravo. Pitajte te borce ko je njima pravo ukinuo 2006. i ko ih je pitao za to pravo. Sada, kada je država rešila prvo da sve to sublimira u jedan zakon, da napravi jedan krovni zakon, da taj krovni zakon važi za njih i da se zna koja oni imaju prava, da mi danas promovišemo upravo sve one koji su se borili za ovu zemlju, da se ne stidimo toga, da obeležavamo sve datume koji su bitni za ovu zemlju, ne samo iz prošlosti, mada smo mi i prošlost zaboravili onu davnu, već smo zaboravili i one koji su se borili i 1991, 1992, 1999. godine, sve smo ih zaboravili. Znači, do 2012. godine nije bilo reči uopšte, kao da smo ih se stideli. Sada, kada jedna grupa tamo stoji ispred Predsedništva, ali ja moram da vam kažem, to je 0,1% i stojim iza toga da je 0,1%, pošto smo mi u kontaktu sa svih ovih 99,9% udruženja Saveza, koji su… usput da vam kažem, kada je rađen ovaj zakon, posao Ministarstva je bio da sublimira sve u jedan zakon, a njihov zadatak i oni su bili u radnoj grupi, čak i ovi koji tamo štrajkuju, odnosno protestuju, oni su bili u toj radnoj grupi koja je trebala da kaže šta bi oni voleli sve da bude novo u ovom zakonu i koja nova prava, između ostalog, i neka prava koja su upravo oni 2006. godine, koji su bili na vlasti im ukinuli. Trideset i pet novih prava su oni rekli, pri tome, ništa od toga mi nismo rekli – nemojte, nego smo rekli – hajde kažite sve što hoćete da vidimo šta može država i kako, na koji način da vam izađe u susret. Sada imamo jednu grupu ljudi koja je nezadovoljna nekim stvarima koja nisu ušla upravo zbog tih koji su racionalno razmišljali koje predloge da daju, a ja ću vam reći koji su predlozi njihovi i zbog čega se oni nalaze u parku. Oni traže sada taj zakon koji su borci predložili da se stavi van snage i da se radi neki novi. Da li oni rade u interesu boraca ili protiv boraca? To ovih 99% treba da razmisli jer oni su pisali taj zakon i da se zna ko radi protiv koga. A, šta traže? Nacionalnu penziju. Mislite da je to izvodljivo? Traže da ovim zakonom bude regulisan dan borca. Prvo, tema Zakona o borcima nije uopšte dan borca, koji će da bude dan borca, neka oni odluče, neka predlože, postoji Zakon o državnim praznicima koji može da bude, ali ne može da bude ovim zakonom regulisano ko je niti da ga predloži ministar. Da se vratimo na ovu temu koju ste vi sada rekli. Kad su u pitanju nacionalne penzije i položaj penzionera, i vi sad pričate o tome, o sahranjivanju u narodnim vrećama, ja ne mogu uopšte da vam dozvolim da takve stvari pričate. Prvo, ako želite da se dodvoravate i sada da mislite da penzioneri ne znaju kakav je njihov položaj, oni vrlo dobro znaju. I, dobro znaju da u vremenu od 2000. do 2012. godine, kad je bio rast cena na malo 11%, kada je bio rast kursa 11%, da to kad je neko njima davao penziju 5%, 7%, 10% ili zamrzavao 2009. i 2010. godine, to je nominalno njima smanjivao 20% penziju. Ja vas pitam, a vi budite iskreni prema meni, pošto ja ne smem da otkrivam podatke, a vi mi recite koliko ste imali penziju pre nego što je donošeno, znači 2014. godine, a koju imate danas, pa, budite iskreni prema građanima Srbije da kažete da li imate manju penziju nego što ste imali. A, nemate i nećete reći sigurno. Dalje da vam kažem, kad je u pitanju penzija i kad su u pitanju stvari koje se rešavaju u državi, znači mi želimo da penzionerima pružimo onoliko koliko država može u datom trenutku i da oni ne budu izuzeti od svih drugih. Težinu i teret onoga što smo uradili i težinu i teret reformi koje smo uradili, svakako stoji i zahvalnost penzionerima. Nema situacije kada naš predsednik, predsednica Vlade, bilo ko od ministara ne kaže upravo da su svi građani, a pogotovo penzioneri doprineli tome da danas možemo da pričamo o tome da imamo rebalans, da dajemo jednokratnu pomoć 5.000,00 dinara i da to ne ide iz kredita i zaduživanja, već ide iz realnih prihoda. Da smo mi uspeli da borbom protiv sive ekonomije zaposlimo više ljudi, da imamo nikad manju nezaposlenost, da imamo veće prihode i da te prihode želimo da podelimo sa upravo onima koji su najzaslužniji za to što su ove reforme uspele, a to su penzioneri. I, ako je takva stvar, ja molim samo vas, da ne iznosite paušalna neka viđanja, jer time obmanjujete javnost. Kad je u pitanju rebalans budžeta, rebalans budžeta jeste donesen i u se ne ide na javnu raspravu. Na javnoj raspravi mi treba da raspravljamo o ciframa i da kažemo ko, gde, šta. Kad je u pitanju Zakon o penzijskom i invalidskom koji treba da uđe, bila je i biće javna rasprava i raspravljali smo i dostavićemo vam kada bude bilo u obrazloženju gde i šta. Kad su u pitanju odluke direktora, ja sam vam rekao da direktor donosi odluke po Zakonu o budžetskom sistemu, gde su direktori ovlašćeni da upravljaju sredstvima. Kad god direktor nešto donese odluku, upravnu Upravni odbor, u svom izveštavanju on izveštava Upravni odbor o svemu, a Upravni odbor donosi finansijski i pravni i predlaže ga Vladi, gde on predlaže kako i na koji način da se troše sredstva. Kad su u pitanju potrošnje sredstava, plan potrošnje sredstava posebno donosi Upravni odbor. Znači, sistem odlučivanja i sistem kontrole je uspostavljen. Ne postoji opcija da neko u PIO fondu ima tu vlast da on sam odlučuje o nečemu. Pri tome, čak i da se desi to sve, što je nemoguće, to mora da dođe na verifikaciju u resorno ministarstvo, da pogledaju stručni ljudi u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i tek onda da pošalju na Vladu i tek vama ovde na odlučivanje. Hvala. Zahvaljujem, ministre Đorđeviću.

Gospodine ministre, ne vidim razloga da tako revoltirano odgovarate. Prvo, ja ne uzbunjujem javnost.

Tada sam bio preneražen i nisam uopšte reagovao. Međutim, danas je upravo predstavnik PUPS to ponovio. Dakle, ponavljanjem onoga što je prethodno rečeno od strane drugih poslanika nikako ne mogu da uznemiravam javnost. To mislim da nije u redu i mislim da to javnost vidi. Nezavisno od toga, ja bih molio da mi objasnite još zašto penzioneri moraju da plaćaju doprinose za penzijsko osiguranje, za invalidsko razume, i preko 15 godina staža ako im to nikakvog uticaja nema na penzije? Govorim o poljoprivrednim penzionerima i govorim o tome zašto je penzijska osnovica za poljoprivredne penzionere po sistemu uravnilovke. Ista je i za one koji imaju pola ha poljoprivrednog gazdinstva i one koji imaju dve i po hiljade hektara poljoprivredne površine, koliko statistika evidentira kao najveću intervalnu grupu. Ja bih molio da mi kažete, pošto ministar finansija na prethodnoj sednici nije hteo da saopšti, kojih sto najvećih poreskih dužnika i kolika su njihova dugovanja, utiču na stanje penzionog fonda? Vlada je obavezna preko svog državnog ovlašćenog organa, poreske uprave, da dostavi tu informaciju. Hoćemo da znamo. Ja nemam ništa protiv diskusija koje su se ovde odnosile na jednu inostranu televiziju i podržao sam to, ali, molim vas, ima li drugih televizija koje ne plaćaju doprinose sa nacionalnom frekvencijom?

Ako neko kaže da se vrši sahranjivanje u najlon kesama, onda takav poslanik rizikuje čak i da dobije opomenu. Dame i gospodo narodni poslanici, seljačke penzije su bedne. One su često niže nego socijalna pomoć. Poruka je veoma loša – bolje je biti socijalni slučaj nego poljoprivrednik. Kada moj kolega govori o tome, moj kolega koji pati za selom ali ne na selu, koji ima penziju veoma pristojnu, trebao je da kaže zašto se to desilo. Za vreme vladavine bivšeg režima i DSS, na čijoj listi je i on izabran, donet je suludi zakon, da penzijski staž poljoprivredni treba da plaćaju za sve članove domaćinstva na poljoprivrednom gazdinstvu koje podleže doprinosima za PIO. Tako su nastali dugovi od 250 milijardi dinara zato što ljudi nisu mogli da plaćaju PIO i zdravstveno osiguranje sve članove domaćinstva, posebno PIO. Tako natovarena obaveza je prouzrokovala ove dugove. Danas se uprkos uplatama najviše iz budžeta, a to će ministar svakako potvrditi, dotiraju penzije poljoprivrednika koje su niže od socijalne pomoći, što znači da su dubioze toliko da u ovom trenutku imate recimo za zdravstvo osiguranika svega 92.000. Zbog dugova ljudi su prestali da plaćaju PIO osiguranje i vreme je da se dozna da se penzije zarađuju, da se one ne poklanjaju, ali moj kolega ne zna. Kada je već tako kritičan, treba onih 63.000 evra koje je uzeo iz poljoprivrednog projekta za Staru planinu, a sada kada smo trebali da idemo na Staru planinu on je odabrao da ide u Moskvu, dakle, čovek u narodnoj nošnji trebao je znati da se za 63.000 evra moglo isplatiti 650 poljoprivrednih penzija.

Gospodine predsedavajući, mislim da ne treba da dozvoljavate iznošenje neistina. Vama je prethodni govornik dostavio dokument, tako je saopštio juče na zasedanju, u kome možete da vidite da to nisu moja primanja, nego da su to primanja za projekat na kome je radio daleko veći broj učesnika, i iz inostranstva eksperti i naši. Prema tome, od čega su dobili svoje honorare, pogotovo inostrani učesnici koji imaju minimalnu naknadu po norma danu, ako nisu isplaćeni iz toga? Moja ukupna primanja po osnovu rada na tom projektu, uključujući i putne troškove i sve druge naknade koje su bile, iznosi oko 4.500 evra za taj period od 2010. do 2012. godine, tako da je to apsolutna neistina. Ja ne želim da upotrebljavam pojam koji drugi postoji kao sinonim u srpskom jeziku. Drugo, ovo je već ne znam koji put da dozvoljavate i vi i prethodni predsedavajući da se omalovažavaju ljudi koji nose nacionalnu nošnju, a niko se nije setio da skrene pažnju učesnicima parade tzv. ponosa, koji su zloupotrebljavali samo srpsku nacionalnu nošnju, a ne nacionalne nošnje i drugih građana i nacionalnosti u Srbiji. Najzad, kada se radi o prisustvu ili o odsustvu na sednici Odbora za poljoprivredu u Svrljigu, izvinite, molim vas, ja kao nestranački i samostalni poslanik ima pravom da odlučujem kada, gde i kako ću učestvovati na sednicama. Ja mislim da sam jedan od redovnijih prisutnih članova na sednicama Odbora i jedan od aktivnijih kada god se razmatrala bilo koja tačka, a da ne govorim o predlozima. Ja nisam jedini član Odbora za poljoprivredu koji je bio odsutan sa sednice u Svrljigu. Evo ovde gledam kolegu koji je bio zajedno sa mnom u Moskvi. Zašto ja treba da budem diskriminisan u odnosu na njega? Nemojte tako da se ponašate. Ja sam dovoljno tolerantan. Juče nisam hteo da reagujem da ne bih izazivao još veće replike, ali dosta je više laži i neistina koje se iznose. Hvala lepo. Kolega Ševarliću, ja sam previše tolerantan prema vama, bar kada je reč o ovom javljanju. Najpre, shodno članu 103. vi niste ukazali na koji se član pozivate kada je reč o povredi Poslovnika i ja nisam želeo da vas prekidam, jer nemam nameru i nikada to ne činim. S druge strane, kolega Marijan Rističević, mislim da smo prošle nedelje imali raspravu, dostavio je precizne i jasne podatke i oni su deo stneografskih beleški Skupštine. Treća stvar, nisam primetio da je bilo ko u Narodnoj skupštini sa omalovažavanjem govorio o nacionalnoj nošnji. Naprotiv, shvatio sam to totalno dijametralno suprotno od načina na koji ste vi shvatili. Pošto ne mogu da vas pitam da li želite da se izjasnite o ukazanoj povredi Poslovnika, jer niste ni ukazali na član, a dozvolio sam vam da govorite i toliko o mojoj tolerantnosti. Nemojte više zloupotrebljavati Poslovnik kako bi replicirali kolegi koji je ukazao na povredu Poslovnika. Ako želite da ukažete na povredu Poslovnika, onda se pozovite konkretno na član. Toliko bi trebalo da znate. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, eto, ja kao poljoprivrednik malo sam pismen, pa ću navesti član, osnov za koji se javljam. Član Poslovnika 103. stav 4 – narodni poslanik je dužan da navede koji član ovog Poslovnika je povređen.

Naravno da je kolega namerno zaobišao sve, ali dragoceno je njegovo priznanje. Dakle, on je priznao da kao član Odbora između obaveze da zastupa svoju poslaničku grupu u Odboru koju više nema, zapamtite, koju više nema. Mi smo demokratski parlament, mi i van procedure zbog demokratije dozvoljavamo da pojedini poslanici imaju prava koja su izgubili. Sad me pažljivo slušajte, prenesite gospodinu Ševarliću da samostalni poslanici ne mogu da budu članovi Odbora.

Tu izbornu listu i tu poslaničku grupu „Dveri“, zapamtite, poslaničku grupu „Dveri“ je zastupao gospodin Ševarlić u Odboru za poljoprivredu. Sad ta domaćinska organizacija, koja je njega poslala kao domaćina, gde se on odjednom modifikovao u narodnu nošnju, proslavio Vidovdan, Srbi ne slave Vidovdan, već ga obeležavaju, dakle, on sad tvrdi da je tamo kao samostalni. Evo, i gospodin Martinović, svi znamo, to je nemoguće. Ali, jedno je priznanje dragoceno, on je priznao da između seljaka na Staroj planini i odbrane njihovih interesa koji su specifični, radi se o područjima koje Milija naziva marginalnim, sa otežanim uslovima rada, ipak odabrao da ode u Moskvu kao član Odbora. To je priznao. Drugo, po pitanju projekta, sada je priznao da je dobio novac, a govorio je da nije, ali da to nije bilo samo za njega, već i za neke strane konsultante. Jedini strani konsultant je bio jedan Iranac, a sredstva za njega je tražio dopunski. Dakle, tražio je dopunski, kao da ćemo mi ovde da gajimo pistaće. Poslednje, sa ovim završavam. Dakle, tih 63.000 evra, ponovo ponavljam, je bilo 650 poljoprivrednih penzija i 320 prosečnih penzija. Naše penzije nisu rasle zato što su ovi, na čijoj listi je bio, otpuštali ljude, tako se smanjivao PIO fonda i poljoprivrednika i zaposlenih i zato što su vukli pare u svoje džepove, nisu ih ostavljali za penzije. Hvala. Zahvaljujem. Kolega Rističeviću, pozvali ste se na član 103. stav 4. i član 108. To je obrazloženje koje sam već maločas rekao kolegi Ševarliću. Što se tiče raspodele članstva u odborima, o tome odlučuje Narodna skupština, ja kao predsedavajući ne bih. Zahvaljujem. Kolega Ševarliću, povredu Poslovnika želite? (Miladin Ševarlić: Replika, pomenuo me je.) Kolega Ševarliću, ja zaista nemam vremena kao predsedavajući da vas danas po ko zna koji put podsećam da morate precizno i jasno znati odredbe Poslovnika. Ne možete imati repliku na ukazanu povredu Poslovnika. Toliko morate znati. Zato nastavljamo sa redosledom narodnih poslanika prema prijavama za reč? Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.

Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović Izvolite, kolega Fehratoviću. Hvala. Narodni poslanici Stranke pravde i poverenja podržaće i ovu odluku iz razloga što je ona u interesu građana Srbije, a posebno ovih kategorija kojima je najpotrebnije izaći u susret i kojima treba u svakom smislu pomoći, kada to prilike dozvoljavaju. Iskoristiću priliku da ukažem na jednu činjenicu koja je usko povezana sa ovom odlukom i otprilike, kao što i ova odluka pokušava da donekle olakša život građanima zbog loših odluka, procena koje su se događale u prošlosti i koje su dovele do toga da, nažalost, naši građani imaju loš standard života u nekim segmentima. Tako i ono što se dešavalo u prethodnom periodu, naročito u vremenu prethodnog režima, nanelo je velike probleme nekadašnjim radnicima i nekadašnjim ljudima koji su direktno učestvovali u punjenju PIO fonda i koji su s pravom očekivali da će u vremenu kada zasluže penzije moći da koriste ono što su godinama ulagali. Dakle, govorim o nekoliko zaista katastrofalnih odluka demokratskog režima i onih pre njih koji su u procesu privatizacije uništili velike gigante, koji su bili kičma i razvoja i opstanka države i čiji radnici su zapravo ostavljeni na cedilu. Posebno govorim o radnicima nekoliko velikih giganata sa prostora sa kog dolazim, među kojima ima dosta onih koji nisu zbog takvih odluka uspeli da ostvare penzijska primanja. To su pre ostalih radnici TK „Raške“, PIK Pešter, „Vesna“, „Prva Petoletka“ i mnogi drugi kojima je zbog tih katastrofalnih privatizacija iz vremena DS i odluka koje su sledile posle toga onemogućeno povezivanje staža i onemogućeno da ono što su godinama izdvajali, puneći PIO fond ostvare kada je tome došlo vreme, tj. kada su došli u onaj period starosne dobi u kojima su to realno i očekivali. Ja znam da je to nasledstvo prethodnog režima i znam da to nije ni malo lako ni danas ispraviti, ali bih skrenuo pažnju i prisustvo ministra, kao i ovde iskoristio da još jednom apelujem da onih nekoliko stotina radnika koji su i dalje na cedilu, posebno radnika PIK Pešter, „Vesna“, TK „Raška“ na bilo koji način pomognu da dođu do svojih penzija, jer su oni najveće žrtve onoga što je nama u nasledstvo ostavio lopovski režim, kriminalni režim DS i svih onih koji su sa njima tada učestvovali, a na lokalu u Sandžaku mnogo je tome doprinela i Stranka demokratske akcije i sam Sulejman Ugljanin, koji je sa njima vršio te privatizacije i na taj način ojadio sve radnike i doveo ih je, maltene, u poziciju socijalne ugroženosti. Hvala. Reč ima predstavnik predlagača, ministar Zoran Đorđević. Izvolite, ministre. Poštovani poslaniče, možda niste čuli, slušali uvodni deo koji sam ja govorio i govorio sam upravo o tome da povezujemo tamo i da sprovodimo zaključak Vlade i da su sad ove godine čak i opredeljena veća sredstva u iznosu od 3,96 milijardi. Ukupno 9,96 milijardi upravo za povezivanje. Znači, ovim rebalansom čak i povećavamo. Jeste ideja tamo gde god je rađena privatizacija, gde postoji mogućnost da PIO fond uđe u vlasnički udeo, da se uradi povezivanje staža i da se omogući tim radnicima to. Tako da, sve što je moguće u skladu sa zakonom mi ćemo uraditi. Pozivam, ne znam konkretno za to vaše preduzeće koje ste vi naveli, ali oni ukoliko imaju uslova za tako nešto, oni trebaju, ako nisu do sada, da pokrenu inicijativu ka Vladi Republike Srbije, kako bi Ministarstvo privrede stavilo i njih. Kolega Fehratoviću, želite repliku? Izvolite. Zahvaljujem ministre. Zaista je ovo vrlo važna i hrabra i konkretno pozitivna odluka kojoj će se obradovati više stotina radnika. Neki od njih su i podneli zahteve, ali verovatno i nisu svi, tako da će i ovaj poziv sigurno imati odjeka i da ćemo na taj način pomoći više stotina porodica da dobiju neku osnovnu egzistenciju. U ime svih njih, ja se zaista zahvaljujem i lično vama i Vladi na ovom koraku. Hvala. Reč ima narodni poslanik Milija Miletić. Zahvaljujem se, predsedavajući. Uvaženi ministre, uvažena gospođo Tanasković, drage kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić, dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji, koja se nalazi pred grada Niša, a to je najlepši grad u Srbiji.

Inače, u poslaničkom klubu Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka smo uvek podržavali sve ove predloge zakona koji su bili u interesu svih nas koji živimo na teritoriji cele Srbije.

Svi znamo, to znaju oni koji stvaraju, na koji način se obezbeđuju sredstva, jer samo radom, štednjom se mogu obezbediti sredstva. Što znači da je sadašnja Vlada i prethodna Vlada, na čelu sa našim predsednikom Vučićem, a sada predsednikom Srbije, radila stvarno marljivo, štedela na svemu što je mogla i obezbedila je uslove da danas sada glasamo da se obezbedi još sredstava za naše penzionere. Kada govorimo o visini te naknade, te pomoći od 5.000 dinara, za nekoga, mogu da kažem sigurno, za nekoga je to malo, ali kada vidimo u kojim područjima i kako ljudi žive, konkretno, malopre je govorio moj kolega Rističević o našim poljoprivrednim penzionerima, o ljudima koji žive od poljoprivrede, o svima onima koji imaju male penzije, tih 5000 dinara za njih će to mnogo značiti. Mogu da podsetim da određeni porezi koje plaćaju ti poljoprivredni penzioneri koji žive u nekom selu, da li u Svrljigu, Beloj Palanci, Knjaževcu, Soko Banji, bilo gde, on plaća određeni porez. Ovih 5.000 dinara sigurno će tim ljudima obezbediti mogućnost da se plati taj porez. S druge strane, naši poljoprivredni proizvođači u našim selima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom nemaju veliki utrošak električne energije. Sa tih 5000 dinara, oni će imati mogućnost da plate struju, kako se kaže kod nas, za možda celu godinu. To je tih 5.000 dinara, jer svi znamo, prosečno gazdinstvo u mom selu odakle dolazim ja, selo Plužina, i okolna sela, i u drugim opštinama, ljudi koji se bave poljoprivredom, oni nemaju veliki utrošak energije. Od toga jeste, jedan deo se izdvaja za Javni servis RTS, što sam ja nekada govorio da i tu gledamo načina da se obezbedi mogućnost da se skine tim ljudima koji imaju dve kuće, jedna kuća stara koja ima posebno brojilo, on i tu plaća tu pretplatu za RTS, pa sam nekada ranije tražio, postavio poslaničko pitanje da se to ljudima ukine, da se samo plaća na jedno brojilo.

Još jednom hvala i Vladi i predsedniku Srbije gospodinu Vučiću, koji je potencirao da se pomaže siromašnima, da se daje malim sredinama, da se daje malim opštinama u brdsko-planinskim područjima. To govorim u ime svih onih koji će dobiti po tih 5.000 dinara i koji će biti za to zahvalni. Zato, još jednom kažem, to će biti da se plati struja za celu godinu, ukoliko on troši 500 dinara, a možda i neki dinar više. To je stvarno velika pomoć za sve naše ljude. S druge strane, onaj ko ima potrebu da u našim selima obezbedi sebi neku potrepštinu, so, šećer i još takve stvari, sigurno će imati mogućnost da za sebe i za svoju baku, ako živi sa bakom ili sa još nekim, ja sam svedok da su nam sela stara, da mahom mali broj ljudi živi u tim našim domaćinstvima, tako da su to potrepštine koje mogu za 5.000 dinara da uzmu, to su potrepštine za njih možda i za pola godine. Tako da, ja mislim da je ovo pozitivno i svi oni koji govore da ovo nije dobro, da je trebalo drugačije, mislim da je ovo ispravno. Moramo pomoći onima najsiromašnijima. S druge strane, ja sam i kao poslanik i na raznim konferencijama govorio da je potrebno da u periodu koji dolazi da se obezbede mogućnosti da upošljavanje ljudi koji žive u našim tim i takvim brdsko-planinskim opštinama, u takvim sredinama, da oni ljudi, poslodavci koji tamo žele da otvore neki pravni subjekt, da nešto rade, da se tim ljudima obezbedi mogućnost, to moramo zajedno, Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija, da se obezbedi mogućnost da se takvim ljudima koji se tamo uposle, da bruto zarada koja se daje na ime obaveznih poreza i doprinosa, za njih oslobodi najmanje 50%, da ta razlika koja se oslobodi, da poslodavac da veću platu našim tim radnicima koji se tamo upošljavaju. To je još jedan od načina da ti naši ljudi koji tamo žive, da tamo mogu da ostanu da žive i da od tog svog rada imaju mogućnost da mogu da finansiraju i sebe i svoju porodicu. Ja kao predsednik USS sam se uvek zalagao za jugoistok Srbije, u najvećem delu za brdsko-planinska područja, normalno, i za ostale krajeve u Srbiji gde se ljudi bave poljoprivredom, gde ljudi žive na selu i od sela, jer smo svedoci da je selo bilo uvek stub našeg društva. Bez jakog seljaka nema ni jake Srbije. Ja ovde u Skupštini govorim kao poslanik, kao čovek koji se bavi poljoprivredom, da moramo iznaći mogućnost da više izdvojimo za naše poljoprivredne proizvođače ne samo koji žive na jugoistoku Srbije, nego i van jugoistoka Srbije, za sve one ljude koji žive u takvim brdsko-planinskim područjima sa otežanim uslovima života. Njima moramo dati veću mogućnost. I ovakva pomoć od 5.000 dinara njima će mnogo značiti, a normalno da će značiti i za ostale ljude koji imaju male penzije. Još jednom, ja sam se uvek zalagao da se nađe mogućnost da se pojedini naši poljoprivredni proizvođači koji imaju neka dugovanja u prethodnom periodu, a znamo, 2002, 2003. i 2009. godine promenjen je zakon kojim se radilo drugačije, uplaćivale se socijalne penzije preko poljoprivrede, gde je jedan bio nosilac gazdinstva, gde su u okviru tog gazdinstva svi bili članovi, samo jedan uplaćivao. Posle toga, 2009. godine, 1. januara, donesen je novi zakon, kojim se svim tim ljudima to dugovanje raspoređuje na sve one poljoprivredne proizvođače koji su u tom gazdinstvu. Tako da je sada stvarno, to su velika dugovanja kod naših poljoprivrednih proizvođača koji su uplaćivali PIO preko poljoprivrede. Kako kaže malopre gospodin Rističević, moj kolega, saradnik i prijatelj, sa kojim se zajedno zalažemo za potrebe naših poljoprivrednih proizvođača. Ja se uvek zalažem za brdsko-planinska područja i ostale, da se iznađe mogućnost. Imali smo određene sastanke sa našim resornim ministarstvima, da se nađe mogućnost da se ti ljudi oslobode tih dugovanja, da se skine kamata i da oni mogu da uplaćuju PIO preko poljoprivrede u narednom periodu bez problema, da bi mogli da koriste subvencije koje daje država Srbija za poljoprivredu. Hvala još jednom. Ja ću glasati za ovaj predlog. Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović. Dame i gospodo narodni poslanici, ako govorimo o penzijama i ako govorite o tome što navodno sada poklanjate penzionerima, pre svega, treba da priznate šta ste sve penzionerima oteli. I to je još jedan pokazatelj da Srbija, nažalost, osim na papiru, Ustavni sud nema. Kaže - to su politički sporazumi. Ne izjašnjava se ni o zahtevima za ocenu ustavnosti vašeg Zakona o privremenom smanjenju penzija. Vi treba prvo da odgovorite na pitanje – šta su penzije? Da li su to stečena prava ili je penzija socijalna kategorija, da ne kažem neko socijalno davanje? Penzioneri u Srbiji su radili pošteno, u skladu sa zakonom stekli svoje penzije i stečeno pravo niko ne može oduzeti, bar ne može u državama koje su uređene i u kojima postoji vladavina prava. Međutim, očigledno je da Srbija, nažalost, nije jedna od tih država. Ako ste rekli da je država u krizi, da je pred bankrotom, zahvaljujući koalicionim partnerima koji danas u Vladi sede sa vama, onda prvo treba da obračunate sve što ste manje dali penzionerima, da prvo to vratite na način na koji obračunavate i kada penzioneri duguju za porez, dakle u zakonsku zateznu kamatu, pa kad vraćate, prvo da vraćate kamate, pa tek onda osnovicu i kad vratite penzionerima sve to što im dugujete, e tek tada, gospodo, možete pričati o nekakvom povećanju penzije. Povećanja penzije nije bilo. Vi još uvek niste nadoknadili ni ono što ste uzeli, oteli, evo ponavljam – oteli, protivustavnim zakonom koji ste doneli. Godine 2014. u kampanji jedno od osnovnih obećanja vaših predizbornih je bilo da nećete dirati u stečena prava i da reforme, kakve god budu bile, da neće ići na uštrb penzija. Nekoliko meseci kasnije vi ste uradili upravo to, prevarili građane Srbije i prevarili penzionere za koje kažete da su u najvećoj meri glasali za SNS. Vi govorite o 8,7 milijardi, kako ćete sada dati dinara, a nikako da čujemo koliko je vaša štednja koštala penzionere u prethodnom periodu. Prema zvaničnim državnim podacima, pogledajte – Republika Srbija, Fiskalni savet, od 6. februara 2019. godine, u potrazi za ekonomski održivom i društveno prihvatljivom formulom za usklađivanje penzija. Zvaničan državni dokument. Dokument državne institucije, da ne bude da neko nešto izmišlja, da vas neko mrzi, evo samo čitamo podatke koje vi dajete, kaže – prema statističkim podacima od 6. februara 2019. godine, vidljivo je da je inflacija u periodu od 2012. do 2018. godine iznosila 26,6% a rast BDP 12,1% Rast BDP, kojim se toliko hvalite. Da li je, gospodine ministre, ovo tačan podatak? Evo, verujem vam. To znači da je usklađivanje penzije u skladu sa zakonom koji ste vi promenili moralo biti najmanje 32% U prethodnih šest godina vi ste povećali penzije za 8,9% To znači da ste oteli penzionerima najmanje 23% To znači da ste za ovih šest godine kalendarskih oteli penzionerima, protivustavno, najmanje jednu godišnju penziju. Umesto da čujemo makar izvinjenje, umesto da kažete – evo, dragi penzioneri, sada ćemo ono što smo vam oteli bez vaše saglasnosti, ono što smo vam oteli protivustavno, sada ćemo to početi da vraćamo. Vi nas ubeđujete da neko treba da se raduje za 5.000 dinara pomoći penzionerima. Da li su penzioneri radili da bi živeli od milostinje i od pomoći? Kakva pomoć u zlatnom dobu? Oni treba da žive od sopstvenih penzija, da žive pošteno, da budu ponosni, da se ne stide ni jedni drugih ni svojih unuka, a ne da čekaju milostinju i da zbog toga budu zadovoljni. Vi ste ograničili povećanje penzija, vi ste smanjili penzije, i to predstavljate kao svoj veliki uspeh. U međuvremenu, za tih šest godina budžet Republike Srbije povećan za 4,5 milijarde evra, za 72% i pričate o bankrotu. Para ima u budžetu, ali pare idu na drugu stranu. Penzioneri vam nisu prioritet. Poljoprivrednici vam nisu prioritet. To je činjenica, i to govore, što je najbitnije, vaši zvanični državni podaci. Podaci državnih institucija. Da se ne igramo više, vi pričate uporno o nekakvoj švajcarskoj formuli, pa to je izrugivanje penzionerima. Zašto ne kažete grčka formula? Pa, i u Grčkoj je povećanje penzija, 50% povećanje PDV, 50% inflacija. Zato što kada kažete – grčki model, to lošije zvuči nego švajcarski model. Srbija sa Švajcarskom, nažalost, ima veoma, veoma malo sličnosti i po životnom veku penzionera i visini penzija koje primaju i po kvalitetu života. Mi apsolutno po tim merilima sa njima ne možemo da se upoređujemo. Apsolutno ne možemo. Gospodine ministre, da čujemo taj statistički podatak - koliko je preminulo penzionera u zadnjih šest godina? Koliko je ljudi koji neće dočekati ovu pomoć koju vi delite i očekujete zahvalnost? Opet po statističkim podacima, 450.000 je novih penzionera za ovih šest godina, penzionera čije će penzije trajno, do kraja života biti manje, jer je vrednost boda manja zbog toga što niste u skladu sa Ustavom utvrđivali povećanje penzija. Godine 2002. je Ustavni sud, tadašnji, tada smo ga kao imali, doneo odluku da je smanjenje penzija koje je bilo do 2000. godine bilo protivustavno. Sada da imamo Ustavni sud, doneo bi istu takvu odluku, pa je država vraćala penzionerima. Zašto ne smognete hrabrosti da uputite penzionerima izvinjenje, da obračunate pojedinačno koliko kome dugujete, pa makar da nadoknadite tako što ćete reći – evo, nema država para da vam da, ali ćemo vam odbiti od poreza, ali ćete moći sa tim da platite struju, moći ćete da platite gas, komunalije, lekove, da na taj način tim ljudima pred kraj života omogućite dostojanstven život. Umesto toga, vi birate da čitavu Srbiju pravite ludom i da ubeđujete da je 8,9%, koliko su povećane penzije, veće od 32% Kažete – jesu veće penzije od 2014. godine, pa zar treba da budu manje, jeste li zbog toga na vlasti? Nije pitanje da li su danas veće, nego zašto nisu veće onoliko koliko bi u skladu sa Ustavom morale biti veće. To je pitanje. Zašto ste oteli novac od penzionera? Na to nemate pravo. Možete smanjiti plate zaposlenima, ali penzije su stečene pravo i tu otimačine nema. Vaša je sreća jedino to što držite u ruci sve medije i što Srbija Ustavni sud ima na papiru, a nema ga da rešava najvažnija pitanja, upravo, za građane Srbije. Zahvaljujem. Izvolite, ministre. Slušali smo, poslaniče, vašu raspravu, kako god hoćete, komentar na sve ovo. Prvo, švajcarska formula nema veze sa današnjom našom raspravom, pričamo o rebalansu. Biće rasprave i o švajcarskoj formuli. Prvo što treba da vidite je da se švajcarska formula ne zove zato što je Švajcarska, nego je tako naziv dat. Nismo mi izmislili taj naziv, nego kada se primenjuje nešto što je definisano i što postoji da se zove švajcarska formula, mi smo samo to iskoristili. Ne zove se grčka, ne zove se srpska, nego se zove švajcarska. Drugo, kada pričate o tome, ja sam čuo, to je niz paušalnih i moram da kažem, jedna prosto demagogija koju vi iznosite, koju nažalost vašu, penzioneri vrlo dobro znaju. (Nemanja Šarović: Opomenite ga.) Penzioneri vrlo dobro znaju u kakvoj situaciji su bili 2014. godine i kakvu situaciju su imali i pre toga. Oni vrlo dobro znaju kolika je bila inflacija, koliki je bio rast cena na malo. Vrlo dobro znaju ko je bio pre toga na vlasti, ko je doveo ovu zemlju dotle da mi razmišljamo o tome da li idemo u bankrot ili idemo u neke mere. To što vi vrtite neki papir i piše na njemu Fiskalni savet treba da znate da je to savetodavno telo Vlade, da ono može da daje savete i to nema veze uopšte sa politikom Vlade. Tako da neke stvari koje vi iznosite ovde nemaju apsolutno nikakvo uporište, ali vama to lepo zvuči. Znam da vi želite i znate da postoji milion i 700 hiljada penzionera i da sada vaša priča treba njima da se dopadne, ali to nažalost nije tako. Vi da ste ovde pričali o nekim podacima, pa da kažete rebalans budžeta predlažemo da bude ovako ili onako, pa da mi raspravljamo o tome stručno, da li je trebalo nešto da se uradi na drugačiji način. To je prava rasprava. Ako želite da pričamo o tome, mi bi trebali penzionerima da damo 10% više, mi bi trebali penzionerima da damo 20 hiljada. Ja sam to već rekao u nekim drugim diskusijama, biti dobar na nerealnim osnovama, bez uporišta, je vrlo lako. Evo, ako hoćete ja mogu sada da kažem, ja sam bio za to da se penzionerima da 30 hiljada pomoći. Šta sad? Sada sam ja mnogo bolji nego što ste vi, nego što je Vlada odlučila, da bih ja imao svoju opštu popularnost. Pa, naravno da niko kada normalno vodi politiku i kada gleda svoje mogućnosti na realnim osnovama neće da priča takve stvari. Znači, vi pričate kao da ste vi iz neke druge države, kao da ste bili negde na nekom drugom mestu te 2014. godine, kao da ste bili na nekom drugom mestu 2010. i 2011. godine kada su zamrzavane penzije, kao da ste bili 2008. godine kada su podizali kredite da daju te penzije, pa sad se mi svega toga ne sećamo. Ne sećamo se da je kurs rastao sa 93 na 103 dinara u toku godine, da je bila inflacija 11%, a da je povećanje penzija bilo ili nula ili je bilo nekih kozmetičkih, u tom trenutku, par posto koji je u odnosu na inflaciju i u odnosu na rast kursa umanjivao penzije. I sada vi pričate o nečemu, kao nekome su neke penzije uzete. Kome su uzete, od čega? Mi smo valjda ovde kao država jedna velika porodica. Imamo jedne svoje prihode koje trebamo da raspodelimo nekako na sve građane Srbije. Vama je, očigledno smešno kada neko kažem da Srbija treba da bude jedna velika porodica. Nažalost, ja smatram da Srbija treba da bude jedna velika porodica kada je naš lični interes države Srbije u pitanju i mi tako treba da se ponašamo.